Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku a ani se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní ministryně, ani paní zpravodajka. Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako garanční výbor? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je nějaký takový návrh, který by zazněl od nějakého poslance nebo paní poslankyně? Není.

Děkuji paní ministryni a děkuji paní zpravodajce. Pan poslanec Skopeček se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů od 18 hodin do konce jednání.